Výsledkem je určitá kompromisní neutrální novela spíše technického rázu. Debata hlavně směřovala k tomu, jak zefektivnit naše jednání, jak zefektivnit práci Poslanecké sněmovny a jak si třeba někdy také usnadnit práci. Návrh zákona obsahuje některé podstatnější změny procesních pravidel.

Potom zde byla širší shoda na tom, že je řada mezinárodních smluv, které jsou spíše ekonomického charakteru. Příklad: smlouvy o dvojím zdanění. U nich jsme se shodli na tom, že není důvod, proč bychom analogicky neupravili postup, jaký třeba máme v § 90, že bychom zvládli nějaké méně komplikované mezinárodní smlouvy schválit již v prvém čtení.

Pak jsou tam další změny, řekněme, opravdu technického rázu, protože při našich jednáních vždy byl zástupce legislativního odboru Poslanecké sněmovny a zástupce Ministerstva spravedlnosti a řešili jsme opravdu i technické věci. Umožňuje se například změna účinnosti návrhu ve třetím čtení.

Upřesňuje se oprávnění poslanců žádat informace od orgánů územní samosprávy, to je něco, co by vás mohlo zajímat, protože to v jednacím řádu nemáme.

Za tu dobu, co jsem tady, tento problém nenastal, nastal v minulém volebním období.

A vzhledem ke kratší době je reálná šance, že by došlo k odpovědi na všechny.

A můžeme si to zkusit nanečisto. Jinak znovu říkám, těším se na všechny připomínky do debaty a to je všechno. Nám všem přeji štěstí, ať se nám podaří přijmout nějakou novelu jednacího řádu. Děkuji, pane předsedo. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Marek Benda.

Nicméně je nezvyklé, aby novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny předkládal jeden poslanec, jakkoliv je předsedou. To prostě není běžné a normální.